Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Jana Lorencová ze zdravotních důvodů, Petr Adam zdravotní důvody, Jan Bartošek pracovní důvody, Ondřej Benešík do 10.30 zdravotní důvody, Adolf Beznoska zahraniční cesta, Karel Černý bez udání důvodu, Petr Fiala zdravotní důvody, Karel Fiedler pracovní důvody, Ivan Gabal zahraniční cesta, Vlastimil Gabrhel pracovní důvody, Vítězslav Jandák pracovní důvody, David Kádner zdravotní důvody, Rom Kostřica zdravotní důvody, Josef

Já vás poprosím, pokud to lze, abyste se poněkud ztišili, protože se zabýváme programem, tak abyste věděli případně, o čem budeme hlasovat.

Žádnou námitku nevidím.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.